Hlavním cílem navrhované změny je tedy uvést právní úpravu obsaženou v trestním řádu do souladu s úpravou obsaženou v novele zákona o centrální evidenci účtů, jakož i se samotnou směrnicí o používání finančních informací. Na základě výsledků implementačních workshopů a další hodnoticí činnosti ve vztahu k implementaci aktů Evropské unie bylo dále identifikováno několik oblastí, kde může Česká republika stávající úroveň implementace směrnice o útocích na informační systémy, směrnice o boji proti terorismu a směrnice o obětech trestných činů ještě více prohloubit.

V rámci zákona o obětech trestných činů je navrhováno reagovat na judikaturu Nejvyššího správního soudu a tuto část tady velmi podrobně a detailně a daleko erudovaněji, než bych tady představovala já, představila paní doktorka Válková, takže to nebudu opakovat. Dále pak tisk 86 řeší stávající právní úpravu obsaženou v trestním zákoníku v současnosti neumožňuje vždy postihnout osoby, které se účastní činnosti ozbrojených entit zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu. Absence možnosti trestního postihu se projevuje i v případech, kdy se určitá jednání daných osob jeví z hlediska bezpečnosti České republiky, ale i státu, na jehož území ozbrojený konflikt probíhá, jako velmi závažná a společensky škodlivá. V návaznosti na výklad obsažený v obecné části odůvodnění se tiskem 86 navrhuje nová skutková podstata trestného činu postihující určité formy jednání osob účastnících se na činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu, tedy státu odlišného od České republiky. Lze shrnout, že určité formy členství v nestátních ozbrojených skupinách zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu je možno vnímat jako významnou bezpečnostní hrozbu, kterou však podle současné úpravy není možné či je velmi komplikované trestněprávně postihnout. Navrhovanou změnou by mělo dojít k napravení dnešního nevyhovujícího stavu. Bez významu není ani skutečnost, že kriminalizací účasti na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu dojde rovněž k narovnání dosavadní disproporce, kdy možnost trestního postihu závisela jen na skutečnosti, se kterou stranou v ozbrojeném konfliktu daná osoba sympatizovala a ke které se připojila. Jednaloli se o vládního aktéra, šlo dané jednání při splnění dalších podmínek kvalifikovat jako službu v cizích ozbrojených silách. Pokud se však jednalo o aktéra nestátní povahy, například o povstalecké síly, nebylo dané jednání trestněprávně postižitelné.